A jestli jsem to správně pochopila, tak pan předseda míří tam, proč by ženy neměly mít nižší důchody, když z toho systému čerpají déle.

Víte, že se toto nestalo.

Domnívám se, že taková země neexistuje. Co se týká té minimální úložky, tak zde se s panem předsedou ztotožňuji prostřednictvím pana předsedajícího. Je to jedna z věcí, se kterou ta odborná komise, naše komise pro spravedlivé důchody, pracuje. A není to tak, že bych se vymlouvala a nechtěla prozradit, jakou mám preferenci ohledně dalšího vývoje třetího pilíře. Já samozřejmě platí to, co jsem říkala, já jej nebudu jen komunikovat dopředu, ale komise pro spravedlivé důchody pracuje vždy tak, že pro každý problém nabízí paletu možných scénářů řešení. Doposud jich bylo minimálně devět.

Tato zpráva bude poprvé Ministerstvem práce a sociálních věcí předložena v červnu tohoto roku vládě. Takže zde lze očekávat v příštích měsících, v příštích týdnech poměrně intenzivní debatu ohledně této záležitosti. Tak, nyní tady mám přihlášku od pana poslance Jana Bauera. Tak pane poslanče... Takže s faktickou, prosím.

Já jsem chtěl jenom říct, že to je jedna z věcí, která by se měla zvážit v rámci těch debat, nic víc, nic míň.

Paní ministryně to odmítla, její politická strana to odmítla, její koalice to odmítla a teď moudře zasedá v komisi a přemýšlí, jak těmto ženám pomoci. Přitom to už mohly čtvrtý měsíc mít tisíc korun ve svém důchodu. Tak tomu já říkám pokrytectví.

Vy a vaše koalice. Nechápu proč. Ne špatně nastavené. Bylo to dobře nastavené. Jenom jste to prostě nechtěli dát. To je celé.

Konkrétní řešení mohlo být čtyři měsíce na stole a mohli jsme debatovat, jak to případně upravit, modifikovat, vylepšit, rozšířit, zúžit. Díky vám to není a teď máte pořád pusu plnou spravedlivých důchodů. Co je na tom spravedlivé, když tito důchodci, kteří prožili svůj aktivní život v době komunismu, neměli šanci, neměli šanci si vydělat na vyšší penzi? A vy jste to odmítli.

Tak prosím, takže vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já mohu jenom potvrdit slova předřečníka. Ano, vy jste přišli s tím, že všem těm, kterým je více než osmdesát let, přidáte tisíc korun, vážená paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího.

Tento návrh byl mimo jiné i hlasy sociální demokracie, přestože jsem slyšel hlasy, že to je dobrý návrh, a kdyby bývala nebyla koaliční smlouva, tak byste ho podpořili ten byl vašimi hlasy odmítnut. Nicméně já jsem si vědom toho, že tato písemná interpelace je především o třetím pilíři, takže mohu jenom potvrdit jako člen důchodové komise, že skutečně na tom příštím jednání komise pro spravedlivé důchody se máme zabývat, tak jak to řekla paní ministryně, třetím pilířem, ale také se tady hovořilo o celkovém dojmu z té důchodové komise, nebo lépe z komise pro spravedlivé důchody, že to je dobrá platforma. Já jsem se zatím účastnil tří těch jednání a nechci dopředu předjímat.

Tak, čas. Prosím, máte slovo. Velmi krátce, co se týká té první poznámky pana předsedy Stanjury prostřednictvím pana předsedajícího, tak já si myslím, a myslím si, že jsem to dostatečně zřetelně komunikovala v létě minulého roku ten záměr navýšit důchody těm, kteří jsou 25 let v důchodu, je bohulibý a já se s ním ztotožňuji. Bohužel byl ale velmi špatně napsaný, byl technicky špatně provedený. A já jsem už několikrát avizovala, že aparát Ministerstva práce a sociálních věcí je pro takto složité otázky členů Parlamentu České republiky k dispozici, protože se v tom návrhu, jestli si správně pamatuji, pracovalo s pojmem 25 let od první výplaty starobního důchodu, splátky starobního důchodu, a něco takového v systému České správy sociálního zabezpečení neexistuje.